To, proč to děláme, je jenom naše konzistentní jednání. My jsme totiž jako Starostové toto zavedení objektivní odpovědnosti za negativní důsledky očkování už navrhovali ve Sněmovně před více než dvěma lety.

Jsem moc rád, že se i pomocí této debaty podařilo tento problém dovysvětlit a posunout tak, že samotná vláda přišla s tímto návrhem.

My tento zákon podpoříme i proto, že ve chvíli, kdy stát bere odpovědnost nejenom za to všeobecné blaho, které ukládá tou povinností, ale přijímá i odpovědnost za případné negativní důsledky, je právě cesta k tomu, aby se stát ke svým občanům nechoval jako k podřízeným a jako ke svému majetku, ale jako k partnerům. Proto my tento návrh podporujeme, tak jako jsme ho podporovali před dvěma lety, ale tehdy bohužel ještě současná vládnoucí koalice pro něj podporu neměla. Mám další čtyři přihlášky do rozpravy. Prosím sněmovnu o klid, abychom mohli jednotlivé příspěvky vyslechnout s náležitou pozorností. Jsme ve třetím čtení, budeme rozhodovat o konečné podobě zákona, a prosím tedy, abyste debaty, které se netýkají tohoto bodu, přenesli do předsálí. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych se za klub KDUČSL vyjádřil k předloženému návrhu zákona ve třetím čtení. Oceňujeme to, že vlastně po dlouhých letech, kdy bylo voláno ze strany zejména i laické veřejnosti, ale i ze strany části odborné veřejnosti po tomto typu zákona, jej Ministerstvo zdravotnictví připravilo.

Nicméně po diskuzi jednak s poškozenými rodinami, ale i s experty jsme změnili stanovisko a ten pozměňovací návrh pod bodem A1 náš poslanecký klub nepodpoří. Myslíme si, že to zúžení je bohužel až příliš velké a je to možná ještě na nějakou další diskuzi. Ale my dnes v hlasování ve třetím čtení pozměňovací návrh paní profesorky Adámkové a dalších jako klub nepodpoříme. Budeme také navrhovat rozdělení hlasovací procedury tak, aby se zvlášť hlasoval pozměňovací bod pod písm. Zákon jako takový jsme připraveni podpořit. Už to tady komentoval pan ministr v tom smyslu, že s ním jako ministr zdravotnictví nesouhlasí. Já bych vám ale rád vysvětlil podstatu tohoto pozměňovacího návrhu a také to, proč nemohu akceptovat, nebo nesouhlasím s odůvodněním pana ministra k tomuto pozměňovacímu návrhu. Tady je potřeba říci, že pokud rodina nebo ten samotný poškozený, ale berme v úvahu, že většinou to bude rodina, tedy zákonní zástupci toho poškozeného dítěte, požádá, nebo vlastně uplatní institut náhrady odškodnění za újmu způsobenou povinným očkováním, tak už v tu chvíli vyjadřuje vlastně svůj souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací. Takže mluvit o tom, že bychom se nějakým způsobem vlamovali do citlivých údajů pacienta, podle mého názoru není namístě. Pokud jde o ten samotný akt, tak my také nenavrhujeme striktní povinnost ministerstva. My to do toho zákona navrhujeme jako možnost. Pokud rodina nemá žádný problém s tím zdravotnickým zařízením, kde bylo poskytnuto povinné očkování, pak rodina samozřejmě všechny ty dokumenty Ministerstvu zdravotnictví doručí sama. My pouze dáváme možnost tím pozměňovacím návrhem části rodin, kde by byla narušena důvěra mezi rodinou a tím konkrétním zdravotnickým zařízením, aby v tom případě delegovaly tu možnost na Ministerstvo zdravotnictví. To znamená, to není povinnost, je to pouze možnost. A ta poškozená rodina nebo ten samotný poškozený už tím aktem, že požádá o odškodnění, dává vlastně souhlas s tím, že bude nakládáno s jeho zdravotnickou dokumentací. To znamená, já nemohu souhlasit s tou argumentací pana ministra. A poté je potřeba zmínit už stávající stav v legislativě. Už dnes existují případy, kdy oprávněné osoby či oprávněné orgány mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace bez souhlasu toho samotného pacienta, je to upraveno v § 65 odst. 2 zákona o zdravotnických službách. A ten seznam je poměrně dlouhý.

A jistě může prováděcí předpis upravit rozsah té zdravotnické dokumentace, která bude k tomu potřeba. Nebude zase až ta široká. To znamená, toto je záležitost prováděcího předpisu, který toto může upravit. Je to vstřícné gesto vůči poškozeným rodinám, aby nebyly vystavovány dalším traumatům s tím, že budou muset nějak složitě komunikovat se zdravotnickým zařízením, kde absolvovaly to očkování. A řeknu ještě věc, kterou jsem tady řekl ve druhém čtení. Já jsem přesvědčený o tom, že v naprosté většině případů zdravotnické zařízení nijak nepochybilo. Nicméně ta důvěra může být právě i pro to emoční zatížení té rodiny narušena. A já si vás dovoluji zdvořile požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu. Děkuji vám za pozornost. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Co se týče toho pozměňovacího návrhu pana kolegy Kaňkovského, tak se domnívám, že tady on je zbytečný, protože tím, že bude zavedena ta odborná nezávislá komise, která samozřejmě bude spolupracovat s eventuálně poškozenou rodinou, tak všechny dokumenty si bude možné vyžádat úplně bez problémů od toho zdravotnického zařízení.